Byla velká škoda, že v minulém volebním období se nám to z časových důvodů nepodařilo schválit, a já bych chtěl pouze tedy poděkovat závěrem za to, že dnešní rozpravu vedeme v rozumné délce, tak abychom dneska to první čtení stihli. A také chci poděkovat panu ministru Balašovi, že ten návrh zpracovali, a požádat vás o jeho podporu v prvním čtení, které umožní se potom věnovat i dalším záležitostem ve výboru. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, kolegyně, kolegové, jak tady blahé paměti Vojtěch Filip říkal, já jsem tolerance sama, tak já jsem svého menšího koaličního partnera pustil s tím přednostním právem, ale sám jsem se přihlásil do obecné rozpravy, protože chci poděkovat za rozpravu, kterou tady vedeme i s kolegy z opozice. Myslím si, že to je ukázka toho, jak by věcná debata měla probíhat zde na půdě Poslanecké sněmovny. Já tady nechci opakovat to, co tady už zaznělo, ale připomenu možná ty věci, které tady úplně vypíchnuty nebyly a které v tom zákoně jsou.

Tak to bohužel není. Ale je to, ano, a s tím já naprosto souhlasím a vždy jsem to podporoval, je to důležitá jistota, je to jakési razítko na to, že vzdělávání tady bereme bez ohledu na naše stranická trička jako prioritu a že chceme, protože kvalita vzdělávání se přímo odvíjí od kvality učitele, případně o kvality ředitele, který by měl být tím nejenom manažerem té své školy, ale také tím, kdo dává škole nějakou vizi, jasný směr a kdo právě na základě té vize je schopen do té školy přivést a odměnit, spravedlivě odměnit ty učitele, kteří jsou tím klíčovým aspektem toho celého vzdělávacího procesu.

Jenom na vysvětlenou, provázející učitel je ten, který bude provázet studenta pedagogické fakulty, respektive fakulty vzdělávající učitele, v průběhu jeho odborné praxe. To znamená, bude to nejenom, není definováno v zákoně o pedagogických pracovních, ale současně s tím, a myslím, že pan ministr to potvrdí, ministerstvo pracuje na prováděcích předpisech, které budou řešit i otázku odměňování těch provázejících, respektive uvádějících učitelů, stejně tak jako například možné snížení přímé pedagogické povinnosti. My všichni, kteří jsme učili, případně byli řediteli škol, jistě potvrdíme, že vlastně to nejsou často nové pozice.

Čili my tady jenom definujeme to, co na mnoha školách už funguje, a zároveň k tomu dáme těmi prováděcími předpisy nějaká pravidla, nějaký řád. A to si myslím, že je velmi důležité.

Musí velmi často komunikovat i s organizacemi mimo tu školu samotnou, a právě proto je dobře, když bude nejenom ta pozice definována, ale když bude také spravedlivě ohodnocena.

Myslím, že všichni se tady shodneme na tom, že právě budování zdravých vztahů v kolektivu, nejenom v tom školním kolektivu, je pro pozitivní rozvoj mladé generace velmi důležité, a právě ta role třídního učitele v tom může sehrát nezanedbatelnou roli.

My tady dáváme větší odpovědnost do rukou ředitele školy. Stejně tak jako jsem vždy byl příznivcem toho, aby měl ředitel dostatečnou část té nadtarifní složky platu, aby mohl ocenit své kvalitní učitele, tažné koně v tom pedagogickém sboru, které tam potřebuje nejenom udržet, ale také ocenit jejich práci nad rámec standardních povinností, kdy připravují žáky na různé soutěže, kdy s nimi pracují i ve svém volném čase, kdy je dokážou nasměrovat například na vysokoškolská akademická pracoviště, výzkumné projekty a podobně. To je velmi důležité pro rozvoj celé té školy a k tomu ředitel má mít tu možnost skutečně tyto učitele kvalitně ohodnotit. Takže to velmi vítám. A právě v tom § 9a dostává možnost, aby dokázal přijmout i toho odborníka z praxe.

To znamená, je tady jasně řečeno, že odborník z praxe musí být se vzděláním, které odpovídá, cituji přesně odstavec 1 § 9a, kde to zaměření jeho vzdělání odpovídá charakteru vyučovaného předmětu.

Stejně tak jako tady zůstává podmínka doplnění si pedagogického vzdělání.